Co bych rád otevřel, i když je to spíš možná záležitost vyhlášky, já už jsem to avizoval panu ministrovi, je oblast týrání zvířat v případě porážek zvířat.

V civilizovaných zemích se to tak dělá.

Věřím, že nás v oblasti ochrany zvířat proti týrání posune dál. Děkuji za pozornost. Děkuji panu poslanci Petru Bendlovi za jeho vystoupení.

Prosím, pane poslanče, máte slovo.

Byl jsem tehdy díky vám částečně úspěšný. Tímto zákonem se také zabývám, protože v podstatě navazuje na to, co zčásti také již řešil zákon veterinární.

Má snaha je taková, aby i tato činnost byla zařazena do seznamu týrání zvířete.

V tuto chvíli děkuji za pozornost.

Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Milé kolegyně, vážení kolegové, pane ministře, já si dovoluji poděkovat za předloženou novelu zákona za poslanecký klub ANO, protože i my vnímáme, že to je zapotřebí, a když je to už několikátý zákon, který se tady diskutuje ohledně týrání zvířat a tzv. množíren, tak toto přináší zase nový pohled.

A jestli s tím pan ministr nebude mít problém, tak bych si dovolil navrhnout prodloužení lhůtu na jednání o třicet dnů. Děkuji za pozornost. Pokud proti tomu nic navrhovatel nebude mít, tak potom je to možné. Nyní ještě prosím pan poslanec Pavel Bělobrádek z místa.